Včera večer jsem si to přečetl, kdo co říkal.

Tady nám tedy levicová vláda velmi dobře ukazuje, k čemu směřujeme, protože toto je další evidence, a evidence naprosto zbytečná. Bylo to pro mne velmi poučné čtení. A nad vystoupením kolegů z ODS jsem se jako opravdu zamýšlel a některé věci zněly tak, že opravdu mají hlavu a patu na rozdíl, na rozdíl od našeho vzácného kolegy prostřednictvím pana předsedajícího Kalouska. Nerad používám silná slova, ale kolega Kalousek tady dneska znova říkal, že pan předseda tady v tom svém projevu při obhajování tohoto zákona některým skupinám straní a jiným ne.

V těchto stenozáznamech fakt není ani slovo, takže jste neříkal pravdu. Nebudu používat silná slova, ale bohužel to tak opravdu není. Na závěr mi dovolte citát ze závěrečného vystoupení pana předsedy Fialy před hlasováním: Senát nám tady vrací novelu zákona s obdobnými připomínkami, jaké jsme tady, a určitě si na to dobře vzpomenete, vznášeli v Poslanecké sněmovně právě my občanští demokraté.

My jsme principiálně proti zavedení kontrolního hlášení, a to proto, že chceme svobodu podnikání, a ne zatěžovat naše podnikatele a živnostníky dalšími a dalšími opatřeními, která jim komplikují život. A proto a proto ani ten pozměňovací návrh, který z našeho pohledu je dobrý, nemůžeme podpořit. Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Nyní pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já bych se s ním klidně vsadil, ale nemá to smysl, protože on je člověk, který když se zjistí, že sázku prohrál, tak stejně neplatí.

Jako bývalý ministr financí dobře vím, že k takové informaci je možné se dostat pouze se zneužitím dat. A pokud takovouto informaci on oficiálně řekl, pak pro ni musel mít podklady a ty podklady byly nelegálně zjištěné. Nelegálně zjištěné podklady je zneužití dat, v tomto případě k útoku na jednu národnostní skupinu. S tím vůbec nic neuděláte. To tak je.

Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Evidentně jsme nebyli jediní, kteří pročítali stenozáznamy. Tomu se říká zásadový postoj.

A tak to má být.

Tak si musíte vybrat. Ale vy nám blokujete návrhy zákonů mnoho měsíců, déle než rok, a to není obstrukce, protože vy se domníváte, že na to máte právo. Už je to obstrukce. A dokonce veřejně říkáte, že se chystáte porušit zákon.

Takže až porušíte zákon, jednací řád, tak to nebude intuitivní omyl, ale plánovaná akce, především hnutí ANO 2011. A jsem opravdu... V zásadě je to dobře pro nás, dopředu říkat: my se chystáme porušit zákon. A teď věcně mi dovolte zareagovat na vystoupení pana ministra financí.

Vzpomenete si? Byla to vláda ODS? No nebyla. Vládl tady úřednický kabinet premiéra Fischera. Takže aspoň tohle bychom mohli zasadit do nějakého časového rámce a říct, kdo v té době vládl.

A já to klidně řeknu: lež. Je to lež, že nechceme vybírat daně a že nechceme bojovat s daňovými úniky. Lež jako věž. Ale lišíme se v některých nástrojích a v případě, jak silné mají být ty nástroje. Pan ministr financí říká, že kontrolní hlášení je nástroj pro velké ryby. Souhlasím.

A to je to, co vám vyčítáme. Takže není pravda, že to odmítáme a priori. Proto jsem říkal případně sektorově.